Můžeme také udělat krátké mezinárodní srovnání se zeměmi, které mají zavedenou elektronickou evidenci tržeb.

Ve Slovinsku to je v přepočtu dokonce více než 2 miliony korun pro fyzické osoby a více než 4 miliony korun pro malé společnosti a více než 6 milionů korun pro střední a velké společnosti.

Smyslem sankcí skutečně není nepoctivého podnikatele zlikvidovat. Smyslem je donutit jej, aby se začal chovat podle pravidel. Stejně tak možnost uzavřít provozovnu na základě rozhodnutí správního orgánu není žádnou novinkou. Takovou pravomoc už dnes svěřují zákony České obchodní inspekci a Státní zemědělské a potravinářské inspekci a podmínky jsou obdobné jako v případě uzavření provozovny podle navrhovaného zákona o evidenci tržeb. Uzavření provozovny nemá charakter potrestání. Správní orgán podnikateli nezakazuje podnikání, jak tvrdí pan předseda Fiala, uzavření provozovny je krajním prostředkem, jak donutit podnikatele, aby napravil závažné porušení zákona. Takové opatření samozřejmě může být uloženo pouze v krajních případech, kdy podnikatel doslova bojkotuje svou zákonnou povinnost. Pokud ale protiprávní stav odstraní, bude moci svou provozovnu znovu otevřít a dál podnikat. Výběr daní v Chorvatsku. Nyní zde budu reagovat na demagogii opozice ohledně výběru daní po zavedení evidence tržeb v Chorvatsku.

Když to vezmu z obecného pohledu, výběr daní je vždy funkcí více proměnných, kdy jednou z nich je efektivita výběru daní a další například výkon ekonomiky.

Nikoliv. Výběr zůstal přibližně na stejné úrovni, což logicky značí zvýšení efektivity. Zároveň je však potřeba férově přiznat, že daň z přidané hodnoty procházela v daných letech změnami jak z pohledu sazeb, tak i v principu v souvislosti se vstupem Chorvatska do Evropské unie. Výsledky výběru DPH byly tedy ovlivněny tolika faktory, že je nelze spolehlivě použít jako měřítko efektivity evidence tržeb. Co se týká výběru daní z příjmů, podívejme se prosím, na jaké subjekty evidence tržeb dopadá. Podniky a živnostníci, jejichž faktury jsou hrazeny formou bankovních převodů, evidenci nepodléhají. Jistě uznáte, že to je převážná část firem a podstatná část podnikatelů fyzických osob. Jak tedy z celkového čísla výběru daně můžeme usuzovat na efektivitu opatření, která dopadá pouze na vybraný segment? Odpovím sám: nemůžeme. V Chorvatsku však existuje daň, kterou zavedení evidence tržeb skutečně ovlivnilo a pro jejíž výběr je evidentně zcela relevantní. Jde o takzvanou daň ze spotřeby nápojů. A to prosím neplést se spotřební daní.

A výběr daně ze spotřeby v Chorvatsku narostl. Znovu podotýkám, že v prostředí klesajícího výkonu ekonomiky. A narostl o 48 %. To je přece evidentní. V průměru, to opakuji pro pana poslance Gazdíka, který nerozlišuje mezi průměrným nárůstem za celou ekonomiku a extrémními případy některých podniků, kde došlo skutečně k navýšení vykazovaných tržeb o stovky procent.

Bylo jim trapné ukázat, že podvádějí, tak ukončili jednu činnost a přešli na druhou.

My nebudeme kontrolovat otevírací dobu. My nebudeme kontrolovat stav hotovosti v pokladně. Nemůže se tedy stát, že by byl někdo pokutován za přebytek v pokladně. Stejně tak nebudeme evidovat panem poslancem Gazdíkem zmiňovaný název zboží, neboť, a to zdůrazňuji, i když jsem to už říkal stokrát, obsahem datové zprávy nebudou jednotlivé položky nákupu, natožpak název zboží. Když už jsme u rozdílů oproti Chorvatsku, nebudeme evidovat ani údaje o obsluze pokladny, které Chorvatsko eviduje z důvodu kontroly pracovní doby a černé práce.